Já zcela otevřeně řeknu, že vám řeknu, v kterém bodě nebudu vědět, o čem hlasuji. V bodě, až přijde na řadu zákon o státní službě. Kdo z vás bude vědět, o čem se tam jedná? Když ani není jasné, ke kterému základu byly načítány pozměňovací návrhy. A nechce se mi věřit, že předseda strany tímto způsobem, přes média, uráží vlastní poslance a oni k tomu mlčí. Naprosto neuvěřitelná věc. Nicméně v případě, že pan předseda Sněmovny Hamáček nezmění názor, tak se přihlásím s přednostním právem po přestávce, kterou si hodlám vzít, protože to je nová skutečnost, tak jak začal tuto schůzi. Tak jenom chci říct, že se mi nechce věřit, že prostě neví Milan Urban samozřejmě, to je jediný, který na svém návrhu trvá, a my jsme ho podpořili. Je jiná situace, než byla v době ekonomické krize.

Vybral jsem si jenom ty, kteří tady jsou.

Proto se chci důrazně ohradit.

Takže více než ústavní většina odhlasovala zákon jako celek a ten měl odejít do Senátu. Takže já vůbec nechci rozumět tomu, jakým způsobem jsme tady uráženi. Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jsem očekával zcela jiný začátek schůze, zcela jiný průběh tohoto bodu, tak mi dovolte, abych požádal jménem klubu TOP 09 o přestávku v délce trvání jedné hodiny. Děkuji vám za pozornost.

Pokud tomu tak je, tak prosím, aby někdo námitku uplatnil.

Ale trošku jsme se pohrabali ve stenozáznamech z minulých volebních období a dovolte mi, abych vás tady seznámil s několika případy, které byly obdobné.

Předsedající Petra Buzková neuznala bezprostřednost, ale pan poslanec Výborný, to jméno vám určitě něco říká, tehdy vznesl proti postupu předsedající námitku a ta byla přijata.

Jen pro poučení, pozměňovací návrh byl i při opakovaném hlasování přijat.

Třetí čtení, tedy zákon nebyl přijat. Po skončení bodu, pane kolego místopředsedo Sněmovny Gazdíku, vystoupil pan poslanec Kalousek, vysvětlil všem, co špatného udělali, když zákon nebyl přijat, poté vystoupil ještě jeden poslanec, a teprve v ten okamžik si vzpomněl pan poslanec Chalupa, že on špatně hlasoval, a zpochybnil své hlasování, tedy až po ukončení bodu a vystoupení dalších poslanců. Taktéž se opakovaně hlasovalo a zákon, který byl zamítnut, nakonec přijat byl.

Hlasováním 488 bylo zpochybňováno hlasování 466, jen slabých minus 22.

Je to zhruba 120 minut, tedy dvě hodiny. Opakuji po dvou hodinách a 90 jiných hlasováních se v tomto sále také zpochybňovalo a znovu hlasovalo. Neberte to, že vám tady chci číst úplný výčet.

Prosím vás pěkně, já tedy osobně, možná řada z vás také, to skutečně považuji za silné ohýbání zákona o jednacím řádu, ale pojďme diskusi o tom ukončit, protože, jak vidno, dopouští se toho každá vládní koalice a je to jeden z nástrojů, jak účelově poopravit něco, co se ne úplně povedlo.

A jestli mohu poprosit kolegy z ODS ještě před případnou přestávku na jejich klub. Děkuji panu poslanci Kováčikovi.